Jakou důvěru si dokáže vybudovat premiér u svých vlastních koaličních poslanců, když mu při nejdůležitějším hlasování odejdou z místnosti a dají tak najevo, co si o spolupráci s ním vlastně myslí?

I tentokrát vládní koalice tolerovaná komunisty hlasování ustála. Poprvé 1. září jako dárek k narozeninám panu premiérovi a podruhé tedy dnes.

A zde musím na druhou stranu upřímně přiznat, že některé z těchto legislativních aktů byly velmi kvalitně rozpracovány a připraveny předchozí garniturou. Slovo důvěra, a to vnější i vnitřní, je základním kamenem, tmelem každé vlády.

Tedy na závěr. Mou důvěru tato vláda má. Já děkuji opozičním poslancům, že nám vyvoláním této mimořádné schůze dali příležitost ji takto veřejně znovu podpořit a našemu premiérovi a ministrům důvěru potvrdit.

Já děkuji, paní předsedající, za slovo. Rozumím tomu, nechápu, co má společného s tímto. Teď se bavíme o této vládě, která, jak vidíte, tady nesedí. Ale já mám takovou poznámku, jsem si napsala.

Tak to jsem se chtěla zeptat. A potom, když už tedy hodnotíte a říkáte, kdo je demokrat a není demokrat, která strana je demokratická a není demokratická, prosím vás, mohla byste mi vysvětlit, proč těchto pět stran je demokratických a minule ta koalice, kde byla dvě uskupení, nebyla demokratická? Opět poprosím oslovovat se prostřednictvím předsedající. Nicméně nyní je přihlášen pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Hendrych. Takže ještě jednou se omlouvám veřejně, že jsem udělal chybu, nicméně teď tedy oslovím paní poslankyni Potůčkovou prostřednictvím paní předsedkyně. Já se přiznám, že úplně nevím, jak začít, protože vás nechci urážet a dehonestovat, tak jak to děláte vy, ale já jenom nevím, kam až se svými projevy vlastně chcete zajít.

A já jsem překvapen tím, že vy jako demokratické hnutí a demokratická starostka, jak to o sobě píšete, že ani nepřijímáte kritiku.

A vážená kolegyně, my jsme tu důvěru, prostřednictvím paní předsedkyně, my jsme důvěru v předsednictví vyvolali zejména proto, koho jste jmenovali do čela rozvědky člověka problémového. A to byla ta poslední kapka. A my nebudeme mlčet, pokud si tam dosazujete lidi napojené na pana Redla. To prostě nešlo!

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Nerozumím tomu, proč tady hovoří o ministrech sociální demokracie, kteří byli... To byla paní poslankyně Potůčková. Potůčková. Proč hovoří o výměně ministrů, kteří byli členy sociální demokracie jakožto koaličního partnera ANO v tehdejší vládě, když tady sociální demokracie dneska není? A je celkem standardní, myslím si, v jakékoliv době, že jakákoliv koaliční strana si může vyměnit ministra, jak chce, na základě svého uvážení, přestože je to strana menšinová.

Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Volný.

A já bych jenom chtěl opravdu zdůraznit, že tady motivem této schůze je opravdu něco jiného, a to že jsme nebyli jaksi připuštěni k tomu, abychom projednávali ty body, které nás zajímají.